Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě, když se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Nejprve tedy pan senátor, poté pan navrhovatel a zpravodajové. Prosím, pane senátore.

Prosím, pane ministře. Děkuju za slovo, vážený pane předsedající. Já se opět omlouvám, ale požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení! Jestli máte potřebu něco řešit, jděte do předsálí jednacího sálu, prosím vás! Pane ministře, máte slovo.

Je to skutečně překvapující informace, že to nevíte. Tak nechápu vůbec, jak můžeme vést nějakou odbornou debatu. Vždycky jsem fascinován tím, jak ty jednotlivé strany vystupují v opozici a v koalici.

Úplně stejný! Vy jste byl i ministr financí.

Úplně stejný, jak my jsme dali.

Takže ještě jednou. Mě Brusel moc nezajímá. Mě zajímá rozpočtová odpovědnost. A je mně strašně líto, že členským státům musí říkat Brusel, že se nemají zadlužovat. Já to vím.

Souhlasím s panem poslancem Stanjurou, že je škoda, že to neprošlo, jako ústavní zákon. My jsme se snažili, pan náměstek Gregor nad tím strávil dost času, já také.

Tak je to porod! Je to reputační věc.